Děkuji za slovo, opravdu velmi stručně. Prostě nehrajme si tady na nic.

A nesnažme se prostě tady jako omlouvat to, že někdo vydává své politické rozhodnutí za odborné. Prostě není tomu tak.

A koneckonců tady v největší míře diskutují bývalé politické, respektive takzvaně odborné náměstkyně za hnutí ANO, které se přes noc ve volbách změnily na opravdu velmi brilantní političky. Děkuji.

Prosím, váš čas.

Ale osm let jsem sem chodila, osm let jsem sem chodila a myslím si, že bravurně jsem odpovídala na všechny vaše dotazy, které jste měli, a odborně jsem odpovídala.

Děkuji.

Já se přiznám, že jednu faktickou už jsem stáhla, ale nicméně poslední slova váženého kolegy pana Benešíka, vaším prostřednictvím, jehož si jinak vážím, mě trošku nadzvedla a možná bych se zeptala, na kterém ministerstvu jsem pracovala. Já se domnívám, že na žádném.

A domnívám se, že si to můžeme vyřídit ne jako bývalý kolega Volný, ale velmi kulantně si o tom můžeme popovídat. A domnívám se, že není třeba na mikrofon.

Prosím, váš čas. Vážená paní místopředsedkyně, já bych chtěl, vážená vládo nebo pane ministře, kolegyně, kolegové. Mně nedá nereagovat na kolegu Benešíka. Já bych mu chtěl poděkovat vlastně za to, že tu oživil tu debatu, a za tu jeho upřímnost. Tak já vám za to děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

já jsem řekl něco špatně?

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já si právě myslím přesně to samé, jenom možná ta cesta k tomu je trošku rozdílná. Prostě to, co jsem chtěl říct, je ta věc, že ministr má právo a měl by mít právo si vybrat svůj nejbližší tým podle svého uvážení. Pokud ten ministr je svéprávný a to já věřím, že ministři jsou tak si ho vybere opravdu odborně, zdaleka ne jenom politicky. A chtěl jsem také říct, že to, že je někdo politik, neznamená, že také není odborník. Ale bohužel, já jsem za posledních devět let tady slýchal, že tady jsou nějací odborníci, kteří všechno vědí, všechno znají, jsou neutrální a všechno udělají dobře. A potom jsou tady politici, kteří prostě všechno dělají špatně a chtějí krást. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Musím reagovat na to, že politik může být odborník. Ano, jistě, já to připouštím, může, ale pro mě je důležité ne si říct: Já jsem ten odborník, ale nějakým způsobem to dokázat. A ona ta praxe teď funguje tak, že odborný náměstek to skutečně dokazuje, a musí to dokázat mnoha způsoby. Nejenom tak, jak říkala naše paní předsedkyně, úřednickými zkouškami, protože musí mít zkoušky na všechny obory, musí projít výběrovým řízením, ale hlavně odborný náměstek plně zodpovídá za celou řadu věcí, od lidských zdrojů přes všechny dotace, všechno, co se týká jeho gesce.

Děkuji. Děkuji a tímto tedy, protože už nevnímám žádnou přihlášku, končím obecnou rozpravu. Prosím, pane zástupce navrhovatelů, pane předsedo, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane vicepremiére, kolegyně, kolegové, já si dovolím shrnout obecnou rozpravu ve druhém čtení u novely služebního zákona.

Ale myslím, že vlastně to, co se tady teď rozpoutalo, ten výlet do historie tu Ministerstva financí, tu jiných rezortů a historie některých z nás, z vás, kolegyně, kolegové, vlastně ukázal přesně ten důvod, proč tady tuto stručnou novelu a já teď nechci vést tu debatu, co je stručná, krátká, co obsáhlá a dlouhá to skutečně nechme stranou, na to mohou být různé názory.